Zákon pokladen umožní maximální kontrolu nad každým živnostníkem, maximální kontrolu nad každým podnikatelem, každou provozovnou. Je třeba všechny kontrolovat. Navíc je možné tyto kontroly rozšiřovat i do vícero oblastí dle dalšího zájmu, co kontrolovat a koho kontrolovat.

Kontrolovat, jak říká pan Honek, můžete třeba i pracovní dobu, tedy kdo kde jak a kdy pracuje a jak dlouho pracuje. A pak i tady můžete pokutovat. Dle chorvatských zkušeností to funguje a kontrol je třeba. Ano, vše kontrolovat, všem nedůvěřovat, všechny považovat za zloděje.

Ona se o to snaží v různých jiných případech, a to už hotových, schválených, anebo třeba jenom zamýšlených.

A také asi ta kontrola nakonec dojde až do domácností. Toho se já obávám. Připomenu snahy omezovat, kontrolovat a další věci související s ochranou klimatu.

Nikdy jsem na takové možnosti nepřistoupil. Vždycky jsem samozřejmě ve snaze chránit sám sebe, ale i své klienty volil cestu práva a cestu zákona. A tady prostě jsou všichni šmahem, hlavně ti malí podnikatelé, bráni jako potenciální pachatelé.

Ano, to červené je čas.

Děkuji a děkuji také za respektování usnesení Poslanecké sněmovny. Vystoupí nyní pan poslanec Petr Bendl a po něm se připraví pan poslanec Adolf Beznoska.

Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající, pane ministře. Pan ministr ráno vystoupil s tím, že už má na minuty spočítáno, kolik času jsme tomu věnovali, a že ten čas považuje za zbytečný a že už vlastně nic nového padnout nemůže.

Totiž když se někdo najde, kdo odporuje šéfovi, dostane sodu. Já mám pocit, že jedna věc, na které se shodneme, a to nechci a beru to nesmírně vážně, že daně je třeba vybírat, a ať už se snažil někdo více či méně, udělal méně či více chyb v minulosti, v minulých vládách, a ať už vládl kdokoliv, tak byť máme třeba jiný názor na to, jak daně mají vypadat, jinak to vidí pravice, jinak to vidí levice, ale každý, kdo vládl, byl upřímně přesvědčen, že se snaží dělat maximum.

Já si tedy myslím, že podnikání a podnikatelé tady primárně nejsou proto, aby platili daně, ale jsou tady primárně proto, nebo podnikají proto, aby uživili sebe, svoji rodinu.